V situaci, kdy dnes nevíme, jak to bude po schválení této novely v České republice, neplatí krajská místní příslušnost exekutorů a velmi často ta řízení skutečně vedou úřady na druhém konci republiky, tak toto může být výrazným vstřícným krokem jak vůči dlužníkům, tak celému systému. Není důvod, proč by nemohl i povinný obdržet na vyžádání elektronický spis.

V tom případě už by to všechno bylo zpoplatněno tak, jak má být. Poslední věc je účinnost. Já jsem se o ní zmínil už jako zpravodaj.

Není důvod, proč by se to mělo dále více odkládat.

A poslední věc, ale řekl bych taky důležitá, zcela zásadní, jsou systémové návrhy úprav exekučního řádu v podobě teritoriality.

Jsem přesvědčen o tom, že to není věc samospasitelná.

Na druhou stranu, když se podíváme i do zahraničí, tak vidíme, že nějaká forma místní příslušnosti exekutorů pomůže celý systém vymáhání dluhů v České republice nebo kdekoliv výrazným způsobem kultivovat.

Dovolte mi krátce připomenout a vysvětlit, v čem spočívá princip spotřebitelské teritoriality. Zachovává podstatnou část pozitivních aspektů čisté krajské místní příslušnosti a zároveň ponechává věřiteli možnost vybrat si exekutora v případě vymáhání pohledávek po podnikatelích, a to jak po osobě podnikající fyzické, tak i právnické. Jinak řečeno, v případě, že budu vymáhat dluh po podnikateli, mám možnost si svobodně určit exekutora, který bude tento dluh vymáhat. V případě, že to bude osoba, která je nepodnikající fyzická osoba, tak to bude celé rozhodnuto, určeno krajským soudem formou krajské místní příslušnosti a koncentrace řízení.

Státu to přinese vyšší příjmy státního rozpočtu a nižší výdaje na sociální podporu z důvodu méně častých úniků dlužníka do šedé zóny a vyšší legální zaměstnanost čili pozitivum pro stát. Zaměstnavatelům a státním úřadům se výrazně sníží administrativní zátěž na součinnost, kterou dneska musí vést.

Proto zde ta svobodná volba zůstává ponechána.

Návrh uplatňuje princip občanského zákoníku, kdy jsou na podnikatele kladeny vyšší požadavky než na spotřebitele. Proto tedy mimochodem spotřebitelská teritorialita. Rozlišení je tedy odůvodněné a nejeví žádné znaky diskriminace. Návrh dále zavádí možnost volby exekutora, například toho místně nejbližšího, pro vymáhání pohledávek na výživném a náhrady škody. Čili opět, pokud tam je otázka výživného, tak je možnost svobodné volby exekutora.